Sněmovní tisk číslo 1069 opravdu rychle nabírá rychlost směrem k tomu, aby to mohlo být projednáno souběžně.

Děkuji za pozornost. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Klán.

Dvě věci.

Nicméně nikdo neřeší to, když se na té elektronické identitě zasekneme. Já si myslím, že to bude poměrně zajímavé, protože už nám tolik času na to, abychom ten legislativní proces celý dojeli i se zkrácením lhůt na třicet dnů . Upozorňuji na to.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Klánovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Horáček, po něm... Děkuji, pane místopředsedo. Dotaz, k čemu mi ten čip v současné době je a bude, na ten já neumím odpovědět.

A tak si myslím, že je naprosto zbytečné teď schvalovat občanské průkazy. Děkuji za pozornost. Pan poslanec Berkovec, řádně přihlášený. Prosím, pane poslanče. Děkuji, vážený pane předsedající. Vážená vládo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, já bych chtěl jen poděkovat všem kolegům ve výboru pro veřejnou správu za to, že to projednávání bylo velmi konstruktivní, byť dlouhé, a že mu věnovali náležitou pozornost, ostatně jako všem zákonům, které se projednávají ve výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Chtěl bych navrhnout, aby se společně v celku hlasovala sekce A1 až A23 a další sekce aby se od toho oddělila a hlasovala společně A24 a A25. Tím důvodem je, že aplikace by způsobovala patrně výkladové potíže. Děkuji vám za pozornost. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo. Já určitě respektuji jiné názory na pořadí a proceduru projednávání, ale musí to mít nějakou logiku.

A když to dneska neschválíme, tak to nestihneme projednat. To ale není logické tvrzení.

Ale pan poslanec Klán je klidně pro zbytečný zákon.

Tak já bych chtěl jako člen rozpočtového výboru říct, že i my v rozpočtovém výboru se vždy poctivě věnujeme návrhům zákonů, které náš výbor projednává. Pokud jsem byl ve volebním výboru, tam už nejsem naštěstí, tak i tam jsme se poctivě věnovali návrhům všech zákonů.

Děkuji panu předsedovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně paní zpravodajky. Prosím, pane ministře, máte slovo.

To znamená, mění se ten parametr v tom, že občanský průkaz s čipem je zadarmo, a pokud projde pozměňovací návrh, který Ministerstvo vnitra podporuje a který podal pan poslanec Petrů, tak to umožní lidem nad 70 let získat tento občanský průkaz bez právního poplatku a umožní to těmto lidem získat občanský průkaz s platností na 35 let. To znamená, nebudeme seniory obtěžovat s tím, aby si měnili občanský průkaz v těch lhůtách, které mají ostatní. Já si myslím, že je to krok správným směrem.

Potřebujeme zákon, potřebujeme přípravu, potřebujeme aplikační dobu. To znamená, z našeho pohledu nic nebrání tomu, abychom dnes o tomto zákoně hlasovali. Je legitimní návrh pana kolegy Stanjury to opět vrátit do druhého čtení a vést debatu znovu, ale my nic nového do té debaty, než jsem říkal minule a dnes, nepřineseme. Děkuji, to bylo závěrečné slovo pana ministra. S přednostním právem... Paní zpravodajka má zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak. Pan předseda Stanjura.